Poslanecká sněmovna a vláda rezignuje na svoji úlohu v rámci hospodářské politiky státu. Protože pak vložíme České národní bance do rukou takové nástroje, že jakékoliv nástroje fiskální politiky státu, které aplikuje běžnými mechanismy, budou zcela marginální proti nástrojům České národní banky. Pak přestaňme říkat, že děláme hospodářskou politiku, a svěřme to sedmi mužům jmenovaným bez jakékoliv kontroly jedním mužem, a to říkám ve vší úctě k těm sedmi mužům.

Pak zapomeňme na to, že ve volbách se rozhoduje o hospodářské politice státu. Pak se o ní bude rozhodovat jenom na Hradě, kdy libovolný prezident bude jmenovat libovolné členy Bankovní rady. Já jsem zásadně proti. Děkuji za pozornost. Děkuji. Takže s faktickou poznámkou pan poslanec Skopeček.

Ale přeci banky mají své vlastní manažery, své vlastní analytiky, kteří umí vyhodnotit to, jestli je daný klient bonitní, nebo není bonitní. A na základě zralé úvahy, na základě toho, jestli je schopen jim ten klient vydělat, nebo jestli jim způsobí ztrátu, tak samozřejmě tu hypotéku udělí, nebo neudělí. Nemáme banky, které by dávaly hypotéky jako na běžícím pásu, aniž by zvažovaly rizika toho klienta. Česká národní banka tímto zákonem říká, že máme neschopné risk manažery v bankách, že nejsou schopni ohodnotit bonitu klienta a že to za ně musí dělat centrální bankéři. Já si to nemyslím. A já přečtu omluvy.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vlastně obsahuje dvě věci, které spolu příliš nesouvisí, a obě budou mít vlastně obrovský vliv.

Myslím si, že obavy národní banky v oblasti hypotečního trhu jsou poměrně odůvodněné především ve vztahu k tomu, co se stalo třeba v Irsku nebo v jiných zemích v období hospodářské krize a velkého poklesu.

A je myslím férové přiznat, že ty banky, které jsou pod tvrdým konkurenčním tlakem, aby ty hypotéky prodávaly, tak nejsou úplně motivované se chystat na takovouhle krizi, protože vědí, že když přijde, tak nakonec je ten stát stejně zachrání, protože jinak by se zhroutil celý bankovní sektor. Takže podle mě ty obavy jsou namístě. A je namístě bavit se o tom, která opatření jsou rozumná a která nejsou rozumná. Na rozdíl od pana předsedy Kalouska si myslím, že výjimka pro mladé lidi je naprosto namístě. Právě z toho důvodu, že statisticky, člověk, kterému je 35 a bere nějaký plat nebo mzdu, nebo 36, abych byl přesný, tak je méně rizikový než člověk, kterému je 45 a bere úplně stejný plat nebo mzdu. To znamená, že ve chvíli, kdy národní... Statisticky samozřejmě. Samozřejmě na úrovni jednoho klienta to může být jinak, ale jako celá věková skupina. Takže ve chvíli, kdy národní banka nastavuje ta kritéria pro celý trh, tak je namístě zohlednit ten statistický rozdíl mezi jednotlivými účastníky toho trhu. Takže tam si naopak myslím, že je to rozumné diferencovat. Já si myslím, že vlastně otázka, na kterou bychom se měli více zaměřit, je otázka toho, co dneska nastává, že se část těch hypoték nebo hypotečních úvěrů přesouvá normálně do spotřebitelských úvěrů.

Takže rozhodně si nemyslím, že to je virtuální problém, a zaslouží si to větší pozornost. Důvod, proč já budu hlasovat pro vrácení k přepracování, je ta druhá část. To jsou ty obchody na volném trhu a úvěrové operace.

A jestli tedy chápu dobře tu míru rozšíření pravomocí ČNB v těchto oblastech, tak hrozí, že například prezidentské volby se stanou kolbištěm, kde se bude řešit zásadní ekonomické směřování země, a vlastně to v důsledku může i ohrozit právě tu nezávislost České národní banky na politické moci. Protože pokud přijmeme toto razantní rozšíření pravomocí, tak bude daleko větší motivace ten prezidentský úřad obsadit právě s dopadem na to, kdo v té Bankovní radě bude a co bude nebo nebude dělat. Takže tady já vidím poměrně značné riziko, které by si zasloužilo velmi podrobnou debatu, která bohužel z podstaty věci bude zastíněna debatou o dostupnosti bydlení, a kdo může za to, že rostou ceny nemovitostí. Poslední poznámka ještě zpátky k tomu hypotečnímu trhu.

Takže sice krátkodobě rozšíříme počet lidí, kteří si můžou dovolit hypotéku a pořídit nemovitost, ale dlouhodobě to vede k obrovskému zvýšení cen nemovitostí, k nafukování té bubliny. A uvidíme, co se stane, až přijde další větší zpomalení.